Já se velmi omlouvám, paní ministryně školství, ale chvilku si tady zahrajeme na školu. Já prosím, aby se sněmovna ztišila, a budeme pokračovat, až se sněmovna ztiší. Dovolte, abych ještě před ukončením projednávání této novely zákona o podpoře sportu v Poslanecké sněmovně věřím, že dnes a že to bude úspěšné avizovala svou pozici k jednotlivým pozměňovacím návrhům, tak jak byly poslanci uplatněny a projednány ve výborech. Chtěla bych avizovat, že Ministerstvo školství bude souhlasit s vypuštěním Národní rady pro sport z důvodu legislativní úspornosti a s tím, že Národní rada pro sport je záležitost, která organizačně má být i do budoucna upravována pouze ze strany Ministerstva školství bez zákonné úpravy.

Předpokládám, že povedeme ještě rozpravu týkající se institucionálního zabezpečení strategického řízení sportu. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní ministryni. Otvírám rozpravu, do které neeviduji v tuto chvíli žádnou přihlášku. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní navrhovatelky. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, garanční výbor při své schůzi 30. března přijal usnesení, ve kterém doporučil následující hlasovací proceduru.

V případě schválení budou nehlasovatelné A6 a A15. Za třetí budeme hlasovat o A1 až A5, A7 až A11, A13, A14, A16 až A20. Následně za čtvrté bychom hlasovali o zákonu jako o celku a jako poslední bychom hlasovali o doprovodném usnesení k novele zákona. Děkuji za návrh procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Já zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Poprosím pana zpravodaje.

Stanovisko prosím? Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím, že jsme přijali B, budeme hlasovat dále o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, který přednesl poslanec Pavel Ploc. Jedná se o zavedení rejstříku sportovišť. Stanovisko garančního výboru prosím? Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím, že jsme odhlasovali pozměňovací návrh pana poslance Ploce pod písmenem C, bychom hlasovali souhrnně o A1 až A5, A7 až A11, A13, A14 a A16 až A20. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o návrzích A1 až A5, A7 až A11, A13, A14 a A16 až A20. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Jestliže je to tak, přednesu návrh usnesení.